Držíme připravený Národní architektonický rámec a Národní architektonický plán, dva klíčové standardy pro státní správu, které dávají návod, jak dělat IT.

Všechny rezorty se musí dát do souladu. Když jsem v dokumentech, máme desítky strategií, které se vážou k digitalizaci. V příštím roce začnou ubývat. Legislativa co není v legislativě, to nemůžeme dělat. Proto je tak důležitý zákon o právu na digitální službu, který nám spoustu překážek odstraňuje.

Ukládá vytvořit katalog služeb do jednoho roku, mít plán a ten pak do čtyř let realizovat. Do pěti let budeme mít všechno digitální. Nastavujeme systém, který zdědí další vlády, a budou na něm stavět. Na zákon o právu na digitální služby navazuje dalších 150 zákonů. Nikdy nebylo v oblasti digitalizace tolik legislativních změn.

Vidíme v něm doklady a jejich platnost, zůstatek bodů k našim řidičským schopnostem, výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z katastru nemovitostí, služby České správy sociálního zabezpečení, Finanční správy a ještě více. Připojujeme a připojíme všechny portály ministerstev, připojujeme města, ať máme komunikaci se státem jednodušší. Máme tam funkční notifikace, takže dostanete zprávu, že vám končí doklady nebo technická. Narazili jsme ale na to, že stále máme málo občanů využívajících elektronickou identitu.

Dáváme již jenom jeden doklad, a to potvrzení neschopnosti pro pacienta. Stejně tak pracujeme na Portálu Ministerstva dopravy, Portálu podnikatele a dalších. Základem budou předvyplněné formuláře.

My se snažíme, aby když už se rozhodnete podat daně tímto způsobem, bylo co nejvíce údajů předvyplněných. Celá digitalizace je také příležitost k velké revizi. Budeme přesně vědět, na co rezorty peníze mají, na co potřebují a co za investované peníze dostaneme. Rezorty peníze dostaly, toto jsou peníze na služby, které budou používat všechny rezorty. Investice do Czech POINTu, základních registrů, plán realizace zákona o právu na digitální službu, Portál občana, ale taky Portál podnikatele a kontrolní web. Digitalizace však není jen o státní správě, patří sem digitální ekonomika a vlastně celá digitální společnost.

Máme národní strategii umělé inteligence a usilujeme o vybudování centra excelence v České republice. Tlačíme hodně na budování a rozvoj sítí 5G v České republice.

A na jednání tripartity nás dokonce pochválili.

A my samozřejmě to, co je tam napsáno, splníme v programovém prohlášení vlády. A je potřeba si ještě připomenout, co jsme udělali z hlediska změny financování regionálního školství. Na plynulý přechod na rozvoj způsobu financování jsme připravili MŠMT tři rozvojové programy.